Se závěrečným slovem vystoupí pan zpravodaj, pan poslanec Petr Dolínek.

Děkuji.

Asi všichni víme, že bude příští týden zasedat Bezpečnostní rada státu, která bude toto posuzovat.

Tady je předložený návrh zákona, který projednáváme.

To si myslím za roli zpravodaje, že je namístě zde zdůraznit.

Návrh na vrácení zákona byl zamítnut. Zahajuji podrobnou rozpravu.

Já jsem své návrhy zdůvodnil v obecné rozpravě, takže teď je jenom potvrdím v podrobné.

Jedná se skutečně o symbolický návrh, který vypouští všechny paragrafy, a je to symbol toho, že ekonomicky je tento návrh velmi riskantní a je pro daňového poplatníka velmi bezohledný.

Takže nerozumím tomu, proč se tady kritizoval pan kolega Jurečka, který hovořil o obnovitelných zdrojích, když zákon se jmenuje tak, jako kdyby o těch obnovitelných zdrojích a nízkouhlíkové ekonomice hovořil.

Ale protože to není jisté a protože je velká obava, že elektřina bude zlevňovat, tak tady ten návrh je.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Vláda musí doložit Sněmovně své kroky. A pro případ, že by vláda nebyla schopna doložit své kroky, a pro případ, že by vláda chtěla postupovat v rozporu s bezpečností České republiky, jsem navrhl dva pozměňovací návrhy, které jednoznačně zajistí, že společnosti z Ruska a Číny se nebudou moci podílet na výstavbě jaderné elektrárny v České republice.